Děkuji za slovo.

Proto s tím nemůžu souhlasit. Děkuji panu poslanci Hovorkovi.

Hezký a příjemný podvečer, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Chodí k nám do různých zařízení, ať už restauračních, tak i školských. A to, že tam chodí často a že častokrát nejenom dávají pokuty, ale také i řeknou, jak danou problematiku řešit, což vidím z jejich hlediska jako velmi přínosné.

Nakonec ve skutečnosti se jedná zhruba jenom o 5 %.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Paverovi. Prosím, paní poslankyně. Dobré odpoledne.

Řekla tady ve svém projevu, že se nechali očesat.

A doufám, že až bude procedura hlasování, že se budou ty návrhy hlasovat jednotlivě a váš návrh bude nám předán k hlasování jako samostatný. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Hnykové. Prosím, pane poslanče. Pěkný večer, kolegyně a kolegové. Moje vystoupení bude výrazně stručnější a bude se týkat jednoho konkrétního aspektu normy, kterou právě projednáváme.

Teď myslím ty elektronické cigarety.

Takže jak z hlediska přiměřenosti a proporcionality ve vztahu k oblasti běžných cigaret, tak i z hlediska toho, že jsem do jisté míry alergický na to, když ty transpozice jdou nad rámec těch povinností, které jsou nám dány, navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, který je jako sněmovní dokument 3834, úpravu, která tuto věc umožní a tento přesah nad rámec evropské směrnice řeší tak, aby alespoň v tom místě prodeje bylo možné informovat o zboží, které je tam nabízeno. Tolik stručně z mé strany. Děkuji panu poslanci Novotnému. Nyní s přednostním právem pan zpravodaj. Děkuji za slovo. Varoval jsem před podobným postupem, nebylo moje varování vyslyšeno a teď tady musíme trpět. Jako zemědělci dostáváme, jak se říká, po hlavě. Říkám to slušně. Ale dobře. My to přežijeme. Já bych poprosil, abyste poslouchali dobře argumenty obou stran. Není to až tak úplně jasné a jednoznačné. Koneckonců to, co bylo kdysi dosaženo jako kompromis, a velmi tvrdě dosaženo jako kompromis, fungovalo. Paní kolegyně Balaštíková se jenom pokusila uvést do zákonného rámce to, co v praxi běží. Ale je na vás, na kolezích a kolegyních, abyste se rozhodli podle toho, jak to vaše svědomí cítí.

Žádný jiný bod není natolik kontroverzní, aby musel být hlasován zvlášť, ale tady prosím budu tento návrh akceptovat, že ten požadavek tady byl vznesen. Slyšel jsem ho, poslouchal jsem ho. Co se týká elektronických cigaret, tady jsem trošku jako zpravodaj na pochybách, jestli se vůbec touto komoditou, byť vím, že se upravuje i jiný zákon, tedy zákon o reklamě, jestli se vůbec jako zemědělci máme v rámci zákona o potravinách a tabákových výrobcích zabývat.

Děkuji. Děkuji panu zpravodaji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Petr Kudela.